Takže pokud je chceme vyřešit, tak pojďme se sejít k jednomu stolu a říci, co máme ke shodě, a na tom pojďme začít pracovat.

Ta čísla jsou tam úplně jiná. Já nezastírám, že zatížení podnikatelů je špatné, a nejsem s tím spokojen. Nikdo z vás do toho se mnou nešel! Přestože jsem vás k tomu vyzýval. Takže příští týden bude k dispozici pouze dvoustránkový na jednom papíře manuál pro malé a střední, které mi potvrdily OO... nebo ÚOO plus Ministerstvo vnitra. Takže na tom jsem pracoval teď tři měsíce a nebyla to práce vůbec lehká. Všichni jste dali od toho ruce pryč. Takže neříkejte, že nic neděláme. Dobrý den. Prosím pana poslance Volného. Všechno faktické poznámky.

Zřídil pro svoji ženu hotel a restauraci.

A oni tu cenu jídla mají tak nízkou, že ani ta nákupní cena těch surovin nemůže odpovídat té ceně. A to je to narovnání tržního prostředí.

Dobré ráno.

Opakovaně se k tomu i mediálně hlásili.

Čili čemu se tady divíte?

Děkuji za slovo. Pokud jste tedy připraveni na tu věcnou debatu, já vás prosím , abyste věcně posoudili ten jednoparagrafový návrh a věcně řekli, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Pokud souhlasíte, tak hlasujte pro něj. Pokud nesouhlasíte, tak hlasujte pro zamítnutí. A nevymlouvejte se na to, že vláda předkládá komplexní řešení. Po ní pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla oslovit pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího.

A i tento zákon, který dnes tady kolegové i ostatní obhajují, je vlastně vyjádřením naší vůle.